A já vám teď řeknu proč.

Jak to budete řešit v případě, že se bude stěhovat, takže změní trvalé bydliště? Není to tak.

Stejně tak mi to připomíná vlastně základní dotaz.

Motivace exekutorů.

Jsou státní exekutoři, příklad: Irsko, Dánsko, Švédsko, Finsko, Německo, Rakousko, Itálie. A pak máte soukromé exekutory: Portugalsko, Španělsko, Francie, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Česká republika, Polsko a tak dále.

Ano, může, pokud by prošel tento pozměňovací návrh. Takže snaha udělat kompromis se obrátila proti mně, proti nám.

Ale to přesně vychází z nějaké elementární logiky.

To znamená, ve spojitosti s nějakou formou zálohy předpokládám, že nějakou schválíme tak v té chvíli pozice slovenských exekutorů a českých je úplně jiná, protože u nás potom zjednodušeně matematicky na hlavu bude padat 3krát až 4krát víc případů než na Slovensku.